Děkuji.

Prosím, máte slovo.

No tak řešme Policii České republiky na této půdě! To nám přísluší.

Děkuji. Prosím, máte slovo.

Když chceme samosprávám nakládat nějaké povinnosti, tak k tomu definujme zdroje. Samozřejmě zdroj ze státního rozpočtu. Je to takhle jednoduché. Děkuji vám. Děkuji. Pan poslanec Vlastimil Válek, připraví se paní poslankyně Černochová. Prosím, máte slovo. Děkuji pane předsedající. Dámy, pánové, tady dochází k mnoha intimním zpovědím, kdo co byl a nebyl, tak já bych se chtěl připojit.

Děkuji. A jinak si vážím městských policistů a děkuji, že mi dávají botičky. Děkuji. Paní poslankyně Jana Černochová, připraví se pan poslanec Birke. Prosím, máte slovo.

Uvedené ustanovení může být totiž lehce zneužito proti strážníkům ze strany zaměstnavatele a převádění strážníků, byť na základě stížnosti, které se později mohou ukázat jako nepravdivé! Takže nelžete tady, že pomáháte tímhle tím zákonem strážníkům! Vy jim tím škodíte, protože budou mít mnohem menší pravomoc!

Tohle jste neřešili? Tohle jste si neuvědomili?

Děkuji. Pan poslanec Birke, připraví se pan poslanec Onderka. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Jedná se o jeden plat.

Jinými slovy, jeden plat je přece legrace v tom rozpočtu. To je sranda.

Děkuji a v tuto chvíli s poslední faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Roman Onderka. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Já se vám chci osobně omluvit za to, že jsem přetáhl tu svoji minulou faktickou, a jenom dopovím, co se týče pana profesora Válka. To není o policii. Já pouze říkám, že když máme problém přijímat nové příslušníky Policie České republiky a nové strážníky s ohledem na fyzickou zdatnost či psychickou odolnost a další náležitosti, tak chceme některé věci, které suplují práci Policie České republiky v naší zemi, po strážnících městských policiích v obcích a městech. A z tohoto pohledu si myslím, že bychom si jejich práce měli vážit, což vnímám, že všichni starostové a primátoři, kteří vystupovali tady, deklarovali, že si té práce váží. Já pouze říkám, že ti, co jsou schopní, si odstupné zaslouží. A ti, co nejsou schopní, u městské policie pracovat nemají. A to je důvod proč sociální demokracie tento návrh podpoří. Děkuji. Nyní v rozpravě vystoupí... pan poslanec stahuje, paní poslankyně Černochová také stahuje, pan předseda Bartošek už si také nepřeje vystoupit v rozpravě. Mezitím se to vyřešilo faktickými poznámkami. Nehlásí se nikdo další. Končím rozpravu a zájem o závěrečná slova zástupce navrhovatele. Pan poslanec Ondráček. Prosím, máte slovo.

Říkáme, že na místo, když se stane jakákoliv událost, přijedou, řekněme, čtyři složky: policie státní, hasiči, záchranka a městská policie. Tam je odchodné řešeno v paragrafu 155, respektive 156.

Stejně tak hasič. Zdravotnickou záchrannou službu vám komentoval pan kolega doktor Mašek.

A strážníci by toto získali, ten šestinásobek, až po třiceti letech služby. Takže bude to politické rozhodnutí a je na každém z vás, kolegyně, jak budete hlasovat. Děkuji. Ještě než přistoupíme k proceduře, tak dvě omluvy.

Prosím pana zpravodaje. Má samozřejmě právo na závěrečné slovo, anebo už můžeme přikročit k jednotlivým pozměňovacím návrhům.